Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju. Prije toga javlja se kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče.

Kolega Grmoja, molim vas. ... [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Grmoja, vi jako dobro znadete da sada radite nešto što nije fer i nije korektno jer svaki od 151 zastupnika može biti zamoljen od građana i postoji uvijek vrijeme, mjesto i trenutak kada možete to napraviti. Tako da vas molim da izbjegavamo ovu vrstu atrakcija. Hvala vam lijepa. Kolegice Puljak, izvolite. u ime Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a tražim stanku o glasanju o ovom zakonu da još jedanput razmotrimo, ... [[Upadica se ne čuje.]] evo ako može se malo smiriti [[Upadica: Izvolite, izvolite.]] ako se može malo smiriti, da još jedanput razmotrimo sve razloge i argumente o ovom zakonu. Dakle, na početku želim reći u ime kluba i poruku građanima da apsolutno želimo obnovu grada Zagreba, želimo i hitnu sanaciju, želimo cjelovitu obnovu koja se temelji na preporukama struke i koja se temelji na viziji Zagreba kao moderne europske metropole 21. i 22. stoljeća. Voljeli bi da smo dobili zakon koji osigurava takvu obnovu no ovaj zakon nije takav. Ovaj zakon predstavlja zakon o sanaciji, donosi se u predizborne svrhe pred lokalne izbore kako bi se dodvorilo građanima. Vladajući nisu prihvatili niti jedan ključni amandman oporbe, pa čak niti one amandmane koje je predlagala struka, a podržalo nekoliko klubova zastupnika koji bi utjecali na cjelovitost obnove, model financiranja, transparentnost cijelog procesa i omogućili nadzor građana. Provedba ovog zakona znači balzamiranje Zagreba u oronulom i od ovih potresa nedovoljno statički ojačanom stanju, a građani će biti nasamareni. Kako oni koji su potresom pogođeni jer obnova neće biti brza niti kvalitetna niti financijski povoljna, a isto tako, nasamareni će biti i ostali građani RH koji će višestruko skuplje platiti cijenu ove obnove od cijene koštanja iz privatnih investicija za koje Vlada nije imala sluha. Ne možemo podržati zakon koji će onemogućiti urbanu obnovu i razvoj grada i koji će nanijeti ogromnu štetu poreznim obveznicima. U ime Kluba Hrvatskih suverenista zahtijevamo stanku iz razloga što smo proanalizirali sve amandmane koje smo imali priliku jučer slušati, neke od njih je Vlada prihvatila, neke je odbacila, moramo se oko toga dodatno konzultirati iako smo načelno donijeli odluku da ćemo podržati ovaj zakon jer smatramo da je on u interesu svih građana grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske. Međutim, zahtjeva dodatnu konzultaciju i svakako nama, Hrvatskim suverenistima još je dodatan razlog za traženje ove stanke kratka konzultacija oko ovog stanja sigurnosti u našoj blizini, na Markovom trgu sa tim lubenicama, [[Upadica: Kolega Sačić.]] da vidimo… Ako ne, predlažem da krenemo odmah. Pauza je do 5 minuta, imam dojam da ste se već jako dobro svi izkonzultirali, pa ako nije problem, ja bih krenuo sa glasovanjem. Prije toga, samo bi vas kratko upoznao sa načinom na koji ćemo provesti glasovanje. Dakle, u sabornici je mogućnost glasovanja elektronskim putem, svi koji imate tu mogućnost, trebate ju iskoristiti. Imamo kolegice i kolege koji su na galeriji, oni glasuju ručno i naše kolegice iz službe će ih brojiti. Imamo jedan dio zastupnika koji su u maloj vijećnici i jedan dio zastupnika koji su u dvorani ban Jelačić. Dakle, oni će tamo isto glasovati ručno, rezultate ćemo dobiti ovdje i pozdravljam posebno naše kolege koji su se spojili video vezom, kolega Franković, kolega Zekanović, kolega Bačić, kolega Bartulica, ušli ste u povijest. Poštovani g. predsjedniče, ispričavam se na smetnji, ali naše kolegice i kolege koji se nalaze u drugim dvoranama su nas upozorili da ima zastupnika koji ne nose masku. Molim vas da upozorite i intervenirate jer [[Upadica: Svakako.]] kolegice i kolege neće biti u dvorani dok iz nje ili ne izađu oni koji ne nose masku ili ne stave masku. Molim sve koji su na pozicijama za glasovanje da stave masku. I mislim da je to praksa koju smo do sada jako dobro održavali tako da se nadam evo, da će nakon mog poziva svi staviti maske. Ja ovdje nemam masku zbog stakla, nitko neće dolaziti ispred mene, tako da ovaj, molim da to prihvatite, bit će dosta vremena koje ću morati govoriti. Dakle, ja bih onda krenuo sada sa glasovanjem. Konačni prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, drugo čitanje, P.Z. br. 2, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, zastupnika Ljubica Lukačić, Klub zastupnika SDSS-a, zastupnik Peđa Grbin i Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Darko Klasić, zastupnica Ružica Vukovac, zastupnik Stephen Nikola Bartulica, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, zastupnica Natalija Martinčević, zastupnik Domagoj Hajduković, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, zastupnik Zlatko Hasanbegović, Klub zastupnika zelenog-lijevo bloka i zastupnik Zvane Brumnić. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. O amandmanima smo se izjasnili ranije na sjednici. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Pa krećemo redom. Prvi je amandman Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Vlada ga ne prihvaća pa molim glasovanje. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Sačekat ćemo sada da dođu rezultati, kasnije ćemo ići brže, ali sad nekoliko ovih prvih amandmana ćemo

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova, pa idemo na drugi amandman istog kluba zastupnika, Vlada ga ne prihvaća pa molim glasujmo.

Tko je za, da pardon? Tko je suzdržan?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na Amandman broj 3. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ga isto tako ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 4. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman broj 6. zastupnika Peđe Grbina nije prihvaćen od strane Vlade pa moramo glasovati. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na Amandman broj 6. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ga ne prihvaća pa molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Sada idemo na amandmane koji su prihvaćeni od strane Vlade, to su Amandmani 7., 8., 9. i 10. budući da su identičnog sadržaja taj tekst postaje sastavni dio zakona. Idemo na Amandman broj 11. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ga ne prihvaća pa molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 12. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman broj 13. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Vlada nije prihvatila pa molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 14., 15., 16. i 17. su identičnog sadržaja, Vlada ih ne prihvaća pa ćemo glasovati samo jednom za ta 4 amandmana. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Pa idemo na Amandman broj 18. zastupnice Natalije Martinčević, Vlada ga ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

I tko je protiv? Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

I tko je protiv? Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 21. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen. Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo je prihvaćen. Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo je isto tako prihvaćen, tako da ta 3 amandmana postaju sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a vlada nije prihvatila, pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan?

da amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 26. zastupnika Darka Klasića je povučen. Amandman br. 27. zastupnika Zlatka Hasanbegovića je isto tako povučen. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova.

Znači ovako, kolega Bauk moli da se u dvoranama gdje sjede zastupnici na ekranu nalazi semafor sa rezultatima glasovanja zbog konzultacija ovaj između klubova da određeni zastupnici vide kakav je stav kluba vjerojatno ovdje u glavnoj dvorani, pa molim one koji odlučuju o tome što će biti na ekranu da na ekranima u ovim drugim dvoranama budu slike ekrana gdje se vidi kako stoje glasovanje. U redu je to, prihvaćam. Idemo sada na 30. amandman zastupnika Darka Klasića, on je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman 32. zastupnika Zlatka Hasanbegovića nije prihvaćen od strane vlade, pa vas molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 33. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman 34. Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, taj amandman vlada ne prihvaća, pa molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 35. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na amandman br. 36. istog kluba. Pardon, to je Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Vlada ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na 37. amandman. To su amandmani identičnog sadržaja koje Vlada ne prihvaća pa ćemo glasovati samo jednom. Tko je za amandman, odnosno za sadržaj amandmana koji je ponuđen? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandmani nisu dobili dovoljan broj glasova tako da su odbijeni. Idemo na amandman br. 41 zastupnik Darko Klasić, Vlada ne prihvaća pa moramo glasovati. Tko je za?

Amandman br. 42 zastupnice Ljubice Lukačić prihvaćen je u izmijenjenom obliku, što je podnositeljica amandmana prihvatila i u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman br. 44 Kluba zastupnika SDP-a je povučen, kao i amandman br. 45 zastupnice Ružice Vukovac, isto tako povučen. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 50 zastupnika Darka Klasića je povučen. Amandman br. 51 Kluba zastupnika SDP-a, nije prihvaćen pa o njemu moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman broj 52. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 53. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća pa molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 54. Klub zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 55. Tko je za?

protiv?

Amandman broj 56. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 57. amandman zastupnika Peđe Grbina, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za?

Amandman nije prihvaćen. 58. amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman broj 59. Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 60. Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen, postaje sastavni dio zakonskog prijedloga. Amandmani 61., 62., 63. i 64. Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i GLAS-a te zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ih ne prihvaća. Dakle, glasovat ćemo budući da su identični sadržajem samo jednom. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Idemo na Amandman broj 65. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 66. zastupnice Natalije Martinčević je povučen. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potrebna broj glasova. Amandmani 68., 69., 70. i 71. identičnog su sadržaja, Vlada ih ne prihvaća pa ćemo glasovati to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a i zastupnika Domagoja Hajdukovića, dakle vlada ih ne prihvaća, pa vas molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je povučen. Amandman br. 73., 74., 75., 76. i 77. identičnog su sadržaja, vlada ih ne prihvaća, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, zastupnika Domagoja Hajdukovića i zastupnika Darka Klasića, budući ih vlada ne prihvaća, moramo glasovati. Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 82. zastupnika Domagoja Hajdukovića prihvaćen je u izmijenjenom obliku, što je podnositelj amandmana prihvatio, pa ovaj amandman postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman br. 83. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista vlada ne prihvaća, pa moramo glasovati. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Što je? Neki problem? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Dakle, kolega Tomašević upozorava me da postoji neki problem u glasovanju u dvorani Ban Jelačić a vidim da i najsporije uvijek dolaze rezultati iz te dvorane, pa bih molio samo Tajništvo da, ako je potrebno, pojača tamo broj ljudi koji broje ili ne znam u čemu je točno problem ... [[Upadica se ne čuje.]] da sporije ide? Imaju dinamiku koju imaju. Dakle, svaki puta čekamo njih. Dakle, neka izbroje, molim vas, one koji broje glasove u dvorani ban Jelačić i zbrojite glasove i nakon toga pošaljite rezultate, nije nikakav problem niti pritisak. Idemo zaista, trudim se, vrlo umjerenim ritmom. Idemo na amandman br. 85. Tko je za? Tko je suzdržan?

I tko je protiv? Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, je povučen. Amandman br. 87. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća pa o njemu moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Kluba zastupnika SDSS-a, nije prihvaćen od strane Vlade pa vas molim da glasujemo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Amandmani br. 92., 93., 94. i 95., 96., i 97. su prihvaćeni od strane predlagatelja i u svom sadržaju oni postaju sastavni dio prijedloga zakona. To su amandmani Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, zastupnika Domagoja Hajdukovića, zastupnice Natalije Martinčević i zastupnika Darka Klasića.

To su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a i zastupnika Domagoja Hajdukovića. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 103. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 104. Tko je za?

protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada imamo Amandmane 105., 106., 107. i 108. to su Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a i zastupnik Domagoj Hajduković, Vlada ih je prihvatila u izmijenjenom obliku s čime se podnositelji amandmana nisu suglasili, pa ćemo glasovati o ova 4 amandmana. Oni su identičnog sadržaja i glasovati ćemo samo jednom. Tko je za prijedlog koji je dala Vlada, dakle izmijenjeni oblik ovih amandmana?

A nisam rekao, tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 109. zastupnice Natalije Martinčević prihvaćen je u izmijenjenom obliku što je podnositeljica amandmana prihvatila i onda u izmijenjenom obliku taj amandman postaje sastavi dio prijedloga zakona. Amandman 110. Kluba zastupnika Domovinskog pokreta je prihvaćen, pa i on postaje sastavni dio prijedloga zakona. Klub zastupnika SDP-a nije prihvaćen, pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada imamo ponovo Amandmane 112., 113., 114., 115. i 116. identičnog su sadržaja, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a te zastupnika Domagoja Hajdukovića i Darka Klasića, Vlada ih ne prihvaća, pa ćemo glasovati o tih 5 amandmana. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Amandman 117. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman 118.

Idemo sada na Amandmane 119., 120., 121., 122. i 123. Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, zastupnik Domagoj Hajduković, zastupnica Natalija Martinčević, oni su prihvaćeni od strane predlagatelja i postaju sastavni dio prijedloga zakona. Amandman 124.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Ponovo sada serija amandmana koji su prihvaćeni, 125., 126., 127., 128., 129., to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, pa MOST-a nezavisnih lista, pa Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, te zastupnika Domagoja Hajdukovića i zastupnice Natalije Martinčević, budući su prihvaćeni postaju sastavni dio prijedloga zakona. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka isto tako je prihvaćen i postaje dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandmani identičnog sadržaja 133., 134., 135., 136. i 137. su prihvaćeni i postaju sastavni dio prijedloga zakona, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, te zastupnika Domagoja Hajdukovića i zastupnice Natalije Martinčević. 138. amandman Klub zastupnika SDP-a isto tako je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za?

I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandmani 141., 140., 141., 142. i 143. Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a i zastupnika Domagoja Hajdukovića identičnog su sadržaja, vlada ih ovoga puta ne prihvaća, pa moramo glasovati. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Ponovo identična situacija, amandmani 144., 145., 146., 147. i 148. Klub zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista, Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, te zastupnika Domagoja Hajdukovića i Darka Klasića, vlada ih ne prihvaća, oni su identičnog sadržaja, pa ćemo glasovati samo jednom. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandmani nisu dobili potreban broj glasova. Amandmani 149., 150. i 151. identičnog su sadržaja, to su amandmani Kluba zastupnika SDP-a, MOST-a nezavisnih lista i Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, vlada ih ne prihvaća, pa ćemo glasovati o ta 3 amandmana. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandmani nisu dobili potreban broj glasova.

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je prihvaćen, postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandman 154. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 155. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 159. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman br. 160. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

Tko je za?

I tko je protiv? Amandman nije prihvaćen. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije prihvaćen. 164. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prihvaćen. Idemo dalje, 165. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, prihvaćen je i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 168. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za?

Amandman nije prihvaćen. Amandman 169. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je prihvaćen, kao i onaj broj 170. Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, pa ta 2 amandmana postaju sastavni dio prijedloga zakona. Amandman 171. zastupnika Peđe Grbina nije prihvaćen, pa moramo glasovati. Tko je za?

172. amandman Kluba zastupnika SDP-a Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. 174. amandman Kluba zastupnika SDP-a Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

176. amandman Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

I tko je protiv?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Nije dobio potreban broj glasova. 181. amandman Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a vlada ne prihvaća. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 183. Kluba zastupnika HDZ-a je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga zakona. Došli smo do kraja sa našim glasovanjem o amandmanima. Imam ovako dvije javljanja, povreda Poslovnika? [[Upadica iz klupe: Zahtjev za stanku.]] Zahtjev za stanku, u redu i kolega Ostojić isto tako zahtjev za stanku, pretpostavljam jel? Onda prvi je kolega Petrov, izvolite i kolega Beljak, dobro. Poštovani predsjedavajući, ja tražim stranku za konzultacije u Klubu MOST-a nezavisnih lista zbog ovoga Zakona o obnovi za čije smo amandmane sada glasovali. Ja mislim da svaka vlada treba omogućiti u trenutku kada preuzme odgovornost, trebamo omogućiti svakom građaninu pravo na pristojan život, pravo na pristojan život omogućit će tako da ćemo omogućiti rad, da ćemo omogućiti pristojnu cijenu tog rada, pristojnu plaću, da ćemo mu omogućiti da živi sigurno i da zna da se novci njegovi troše transparentno i pravedno. I po meni su to temeljni principi po kojima neka ozbiljna vlada treba funkcionirat, ona koja vidi dugoročno, ona koja zna gdje će Hrvatska biti barem 2030.

Dakle, redom ja ne vidim da hrvatska vlada išta radi, pa evo u zadnja dva tjedna po pitanju svih ovrha koji prijete u stotinama tisuća zbog lockdowna kojeg je upravo ova vlada odlučila nametnuti prije 6 mjeseci, jednostavno nema, čak se ponaša potpuno neozbiljno. Jedan ministar priča jedno, drugi ministar priča drugo. Isto tako ne vidim da se išta radi po pitanju migrantske opasnosti. Isto tako vidim da ćete Zakonom o strancima koji idete provesti omogućiti da svi ljudi koji rade odu iz Hrvatske jer im se plaća smanjuje. A isto tako vidim da zbog ovoga Zakona o obnovi omogućujete golemi sukob [[Upadica: Hvala vam]] interesa gdje pozivam ljude [[Upadica: Hvala kolega]] Ispričavam se, samo kratko, još samo jednu rečenicu.

pa sad ću vas isključiti, od 20 sekundi ste probili, molim vas da se držimo vremena. Drugi je na redu kolega Ostojić, izvolite. Dakle, tražim stanku radi konzultacija jer niste prihvatili ključne amandmane Kluba SDP-a. Poštovane kolegice iz vladajuće i kolege iz vladajuće koalicije cijelu kampanju ste govorili o ovom zakonu, obećavali ste brda i doline i donijeli ste nama u sabor katastrofalan zakon. Složit ćete se, vidite koliko ste amandmana oporbe usvojili. I kao uvijek HDZ ima sreću. Ima sreću jer ima dobru konstruktivnu stručnu znanstvenu oporbu i zahvaljujući našim amandmanima zakon je popravljen, međutim nedovoljno. Nedovoljno na žalost građana Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. I proći će još puno, puno vode ispod Hendrixovog mosta dok se ovaj zakon implementira. A naši građani očekuju već u ponedjeljak da znaju kome, gdje i kome će se javiti, te će zatražit pomoć i to im recite, proći će još dosta vremena jel to je HDZ, da naprosto neće moći iskoristiti ovaj zakon. Imajući u vidu kako ste donijeli zakon, isto tako ćete katastrofalno donijeti i provedbene propise, ali imate problem. Ti propisi ne dolaze u sabor, nećemo ih moć poboljšati, stoga ćemo vas pomno pratiti, intervenirati da svaku nedorečenost, da svaku manipulaciju, a iskustvo nas uči da manipulacije postoje što se tiče HDZ-a, dakle da na vrijeme interveniramo.

Dali smo vam cijeli niz primjera, kolega Brumnić vam je dao primjer Univerzijade, projekta koji je puno manje koštao, revitalizirao donji dio grada [[Upadica: Hvala vam]] g. predsjedniče, ali i zapadni dio grada [[Upadica: Hvala lijepa]] a i ovaj sjeverni gdje vi stanujete [[Upadica: Hvala]] Šteta ovog zakona Idemo dalje, kolega Beljak izvolite. Poštovani predsjedniče HS tražim u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se do kraja konzultirali oko toga kako će naši zastupnici glasovati po ovom zakonu. Iako već unaprijed mogu reći, ali moramo se naravno konzultirati, da sam izuzetno ja osobno zadovoljan načinom na koji je zakon pripremljen, načinom na koji su usvojeni amandmani opozicije i to u jednom ogromnom, velikom broju, načinu na koji je demokratska praksa nadrasla ono što smo gledali u zadnje 4 godine, dakle ovo je jedan vrlo, vrlo pozitivan primjer i nadam se da će i u drugim slučajevima doći do takvog konsenzusa između pozicije i opozicije kako bi se zakoni donosili što kvalitetnije. Daleko od toga da je ovaj zakon idealan, Bože moj ništa u životu nije idealno, ali građani Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije koji su pogođeni potresom ne mogu čekati i mislim da će svi oni pozdraviti ovaj politički dogovor na neki način između vladajućih i opozicije. Kažem, nije idealan, dalo bi se na tome raditi i ja se nadam da kad se zakon implementira odnosno kad krene provedba zakona da će se uvidjeti još pojedine manjkavosti i da ćemo onda svi zajedno i vladajući i opozicija raditi na eventualnim doradama odnosno poboljšavanjima istog zakona. U skladu s tim, eto unaprijed mogu najaviti iako se moramo još konzultirati da će naš klub saborskih zastupnika podržati ovaj prijedlog zakona.

Dakle, nema dileme da je ovo najkompleksniji zakon nakon Domovinskog rata i obnove, nakon Domovinskog rata i zahvalni smo za sve prijedloge. Od početka govorimo da je ovaj zakon, zakon za naše sugrađane koji su pogođeni potresom i posljedicama i da je iznad svakodnevne politike i naših okršaja. Vama kritičarima moram reći ovog zakona da ni jedan zakon ne može riješiti sve probleme i sva pitanja. Dakle, postoje podzakonski akti, dio problema trebaju rješavati stručni, pošteni ljudi i na kraju novac. Novac, Vlada je osigurala već više od milijardu EUR-a za provedbu ovog zakona. I na kraju želim još jednom naglasiti vodili smo se dva načela u ovom zakonu, a to je načelo transparentnosti i solidarnosti, oba dva su načela neposredno u svezi. Što veća transparentnost to će i ljudi koji sudjeluju u plaćanju poreza odnosno sutra će iz tog novca ići za obnovu Zagreba imat će osjećaj i te solidarnosti i ja se zahvaljujem svima koji će glasati i podržati ovaj zakon. Javlja li se još netko za stanku? Kolega Hrebak izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, također u ime Kluba HSLS-a i Reformista tražimo stanku kako bismo se dodatno iskonzultirali vezano za glasanje oko ovog zakona. Ovaj zakon imamo, imali smo dakle dovoljno, sasvim dovoljno vremena u 2 čitanja u izuzetno teškim političkim okolnostima da pripremimo, imamo ljude koji su u Gradu Zagrebu, koji čekaju upravo ovaj zakon da se krene sa njegovom realizacijom, mislim da je bilo dobro i da je dobra politička poruka, dobra politička praksa, nadam se da će se s njom i ubuduće nastaviti, upravo to što se omogućilo i mnogim amandmanima iz redova oporbe da se postigne što veći konsenzus oko donošenja ovog zakona, jer kažem vremena nema za čekanje. Sjetimo se samo prije izbora i mislim da je to bilo dobro da nismo u tako užarenoj atmosferi donosili ovaj zakon nego da smo ga donijeli upravo u ovom trenutku.

Poštovane kolegice i kolege, kao što smo najavili i jučer i danas, sada nakon završetka glasovanja preći ćemo na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika, pa će prvi biti Klub zastupnika Domovinskog pokreta u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Daniel Spajić.

Slijedeći će biti Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić.

Još pamtimo nemili događaj koji se zbio proljetos upravo prvog dana nastave nakon dvomjesečne pandemijske blokade u jednoj osnovnoj školi. Četvero djece ostalo je bez školskog obroka jer njihovi roditelji nisu podmirili ili nisu mogli podmiriti financijsku obavezu participiranja u troškovima školske prehrane. To se dogodilo bez najave, bez takta i na ponižavajuć način. Nema ni najmanje sumnje da je to za četvero naše djece bilo iskustvo od one vrste kakva nam se utisnu u pamćenja i u srce. Još bolnije je to što je tada povrh svega jedna od učenica, njihova kolegica, bila spriječena u svom spontanom činu solidarnosti. Sve nas je taj događaj zatekao, postidio, no rijetki među nama su znali pogledati prema naprijed, još rjeđi nešto i poduzeti. Među takve najvrijednije spadaju i 4 profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su pokrenule akciju „Pravo svakog djeteta na besplatan školski obrok“ Ovdje sam da tu akciju i sa ove govornice predstavim i javno poduprem. Polazna je točka ove inicijative stav da se situacije poput navedene više ne smiju ponoviti. Osobito ne u uvjetima pandemije i nadolazeće krize kad više nego ikad trebamo voditi računa o djeci koja odrastaju u siromaštvu jer upravo ona su izložena brojnim negativnim zdravstvenim i društvenim posljedicama. Istraživanja pokazuju da gotovo četvrtina učenika osnovnih škola u RH živi u riziku od siromaštva. Pitanje osiguranja i dostupnosti školskih obroka nije samo pitanje zdravlja i stjecanja zdravih navika, to je istovremeno i pitanje elementarne jednakosti i solidarnosti. U Hrvatskoj trenutno ne postoji jedinstven sustav s jasnim pravilima koji bi osigurao besplatne školske obroke za sve ili za neke ranjive skupine. Do lokalnih je samouprava dosada bilo da spretnije ili manje spretno korištenjem Europskih fondova uspostave takve programe. Inicijative četiriju profesorica „Pravo svakog djeteta na besplatan školski obrok“ usmjerena je prema Vladi RH s idejom da vlada ovo pitanje uklopi u nacionalne prioritete, te nađe potrebna sredstva u proračunskim stavkama, kao i u Europskim fondovima. Trenutno osnovnu školu u RH pohađa približno 310 000 učenika. Procijenimo li potreban iznos participacije koje su do sada plaćali roditelji na 15 kuna, otprilike 10 kuna za ručak i 5 kuna za mliječni obrok i uvažimo li podatak da je u godini 175 školskih radnih dana, dolazimo do potrebnog iznosa od približno 800 milijuna kuna.

Taj program je i šansa da preispitamo lance snabdijevanje naših škola i vrtića, uspostavimo lokalne distribucijske lance i potaknemo proizvodnju zdrave hrane. Taj program nije samo odraz brige za dobrobit djece, on je i reafirmacija temeljnih društvenih vrijednosti, što su solidarnost i jednakost. Zato još jednom sve čestitke kolegicama koje su ovaj projekt pokrenula i puna podrška i osobna i u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vas, kolegice i kolege i pojedinačno, i jednako tako, vaše stranke i klubove, pozivam da podržite i zauzmete se za ovu inicijativu. Sljedeći klub zastupnika biti će onaj HNS-a i nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Predrag Štromar. Izvolite.

Poštovani građani koji ste pokušali 1. rujna predati zahtjev za energetsku obnovu svojih obiteljskih kuća u fond, a niste uspjeli. Bolja toplinska izolacija, ali manje režije te više novca u kućnom proračunu najvažniji su rezultati energetske obnove i drago mi je da sve više građana prepoznaje tu mjeru. Međutim, interes je puno veći nego što je osigurano sredstava te je moj današnji apel da se sluša ljude, da se osluškuju potrebe i da se osigura što prije još sredstava i otvori novi natječaj. Prije desetak dana, 1. rujna bile su prijave za energetsku obnovu kuća.

Vidimo koliki je interes, stoga apeliram da se novi poziv otvori što prije. Da se osiguraju sredstva, ali da se ljudima omogući da ne moraju ponovo skupljati svu dokumentaciju nego da se prijave sa onom istom dokumentacijom koju su već predali u fond. To je, naime, trošak od najmanje 2,5 tisuće kuna po kućanstvu, a dokumentaciju nije bilo lako skupiti. Onima koji možda nisu poznati sa samim postupkom prijave, malo ću pojasniti. Obitelj koja je htjela dobiti subvenciju za obnovu kuće, prvo je trebala angažirati certifikatore. Certifikator izdaje dokument od 50 pa neke 100, do 100 stranica i to se plaća od 2,5 do 3, pa čak i 5 tisuća kuna. Zatim se traže ponude, primjerice, za izradu stolarije, za fasadu i kad se svi dokumenti prikupe, trebalo ih je prebaciti u online sustav Fonda za energetsku učinkovitost i čekati 1. rujna kako bi se kliknulo za prijavu. S jedne strane pohvala što smo imali online prijave i s druge, kritika jer je na sam dan prijave taj sustav zakazao. Stranica je pala u 9 sati kad su počele prijave i više od sat i pol neki se nisu mogli ulogirati. Kad su se uspjeli ulogirati, stigla im je obavijest da je poziv već zatvoren i da nemaju šanse biti na listi onih građana koji će eventualno dobiti subvenciju. Nije čak ni trebalo pogađati koliki je interes za ovim subvencijama gdje su se prije prijavili svi, to je bilo negdje više od 12 tisuća ljudi i nedopustivo je bilo da se nije znalo i pripremilo 1. rujna u 9 sati kako bi svi mogli se normalno prijaviti. No, opet jedna pozitivna stvar. Nije trebalo obilaziti šaltere i kupovati biljege. Nadam se da će sve usluge u buduće se na taj način rješavati da će građani moći sa online sustavom rješavati sve svoje potrebe koje ne iziskuju obavezu kontakt sa nekim od administracije ili birokracije. Javna uprava, agencije, fondovi, trebali bi biti servis građanima ako želimo učinkovitu državu. Konkretno, treba osigurati dodatna sredstva. Treba čim prije otvoriti novi natječaj i treba omogućiti da kod novih prijava vrijede i ona prijave i ona dokumentacija koja je već poslana.

Sljedeći klub zastupnika biti će onaj IDS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Katarina Nemet. Izvolite.

Klub zastupnika je onaj Mosta nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot, izvolite.

Poštovani g. potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani RH koji nas gledate putem ekrana. Jedna od službenih ekonomskih politika zastupnika Mosta jest definitivno smanjenje poreza, posebno PDV-a jer smatramo da je državno opterećenje preveliko i da ovakva politika u ovom stanju, u ovom trenutku uvelike guši hrvatsko gospodarstvo. Partikularna tema vezano za ovo što smo sada spomenuli je zapravo inicijativa frizerskih salona i posebno frizerskog biznisa da se stopa PDV-a smanji sa 25% na 13% Mi smo o toj temi govorili i za vrijeme kampanje u službenoj debati sa g. Marićem gdje smo baš naveli tu industriju koja je posebno pogođena visokom stopom PDV-a koja je u slučaju Hrvatske među najvećima u Europi jer je Švedska zemlja koja ima najveću stopu PDV-a, iza Švedske smo upravo mi. Prijedlog je zapravo da ta stopa ide sa 25 na 13% i više je učinaka ekonomskih koje možemo postići sa ovom mjerom. Što se tiče samog frizerskog biznisa, dakle svi oni poslovni subjekti koji pređu prihod od 300 000 kn na godišnjoj razini, ulaze u sustav PDV-a od 25% i tu ima određenih stvari koje bismo htjeli ovdje iznijeti. Prije svega, države članice EU-a su donijele zapravo odluku ukoliko se srednjim i manjim poduzetnicima može olakšat, na lokalnoj razini može doć do smanjenja ovakvih poreza i to je napravila Češka koja je smanjila porez na dodanu vrijednost upravo za frizerske i brijačke usluge sa 21 na 10% Dosta je ne motivirajuće za frizerske salone koji imaju godišnji promet preko 300 000 kn iz razloga što im automatski naraste cijena usluge i samim time postaju nekonkurentni i u tom slučaju imamo i nezdravu i ne fer konkurenciju pogotovo za manje i srednje frizerske salone u odnosu na one manje. Frizerstvo je i kao što smo naveli bili u službenoj debati sa predstavnicima financije iz ostalih stranaka, zapravo profesija sa vrlo visokim crnim tržištem, otprilike negdje 50% tržišta je u fušu odnosno u nelojalnoj konkurenciji i smatramo da bi smanjenje porezne stope sa 25 sa 13% sigurno smanjilo udio u nelojalnom tržištu. Nadalje, zbog neisplativosti rada sa stopom od 25%, mnogi vlasnici zapravo ograničavaju daljnji razvoj svog poslovanja i na neki način namjerno ne ulaze u sustav PDV-a čime zapravo pati i država. E sad, s obzirom da je inicijativa za smanjenje PDV-a sa 25% na 13 od strane frizerskih salona napravila dobre analize koje bismo htjeli ovdje iznijet, smatramo da je ovaj prijedlog jako dobar i podržat ćemo ga u ime kluba Mosta. Prije svega, kada bi došlo do smanjenja poreza sa 25 na 13%, povećao bi se broj frizerskih salona i to za 1,5% odnosno 154% Nadalje, prema analizama, broj zaposlenih bi narastao za 1250 čime bismo zadržali naše ljude ovdje u Hrvatskoj. Imali bismo održivost poslovanja iz razloga što bi postojeći frizersko saloni opstali i ne bi se gasili, ne bi došlo do otkaza radnika, došlo bi smanjenja nelojalne konkurencije iz razloga što bi se smanjio udio u tržištu na crno, s obzirom da je negdje otprilike procjena da 50% tih usluga se vrši na crno i da se ne plaća porez i ono najbitnije, napravljena je kalkulacija dobiti za državu iz razloga što bi 30 milijuna kuna od osobnog dohotka po novozaposlenom došlo od strane PDV-a, nadalje 30 milijuna kuna od frizerskih salona i imamo 68 milijuna kuna od strane doprinosa, što kad se sumira na razini od 5 g. dobili bismo udio dakle od 108 milijuna kuna od te mjere i s obzirom da to ulazi u mjeru koju predlaže Most a mi smo suglasni s time da se ta stopa smanji kao što bi bilo potrebno smanjiti i stopu za ugostitelje u Rijeci i Kostreni koji su nedavno izašli na ulice.

ćemo još jedan Medicinski fakultet u Zagrebu odnosno studij medicine koji će se izvodit na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Napominjem dakle budući da su ispunili sve kriterije temeljem Zakona dakle o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju nemamo ništa protiv tog sveučilišta, međutim ovdje se dakle ignorira policentrični razvoj. Istovremeno se dakle onemogućuje izdavanje dopusnice studiju medicine u Puli. Što je prepreka samom tome treba reći da su to postale političke igre Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Dakle, Nacionalno vijeće za znanost čije članove bira upravo ovaj sabor na prijedlog saborskog odbora postalo je dakle tijelo rekla bih sastavljeno od političara, ne više od stručnjaka iz akademske zajednice, bitno su prekoračili svoje ovlasti i budući da je studij medicine u Puli ispunio sve zakonske pretpostavke koje je dakle provjerila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, radna skupina ministarstva i sam studij je dakle dobio 3 međunarodne pozitivne recenzije. Unatoč tome dakle Nacionalno vijeće za znanost napominjem iz čistih političkih razloga i dalje ne želi dozvoliti izvođenje studija medicine u Puli. Kako oni navode razlog tome je to što nije dostavljen sporazum sa KBC-om, pa je Sveučilište u Puli dostavilo i sporazum sa KBC-om Rijeka i na istoj sjednici je Katoličko sveučilište dostavilo sporazum sa Vinogradskom bolnicom. Izdala se dopusnica za izvođenje studija medicine na Katoličkom sveučilištu, na Pulskom sveučilištu nije izdana dopusnica za izvođenje studija medicine. Što reći nego da će očito Pula i Istra imati najmoderniju bolnicu, novoizgrađenu bolnicu sa najmodernijim operacijskim salama, sa najmodernijom opremom, a ne dozvoljava se Istri i cijeloj regiji da se radi na razvoju kadrova i dakle da imamo kadar koji će jednako davati istu razinu zdravstvene zaštite kao što netko ima u Rijeci, Zagrebu, Splitu i Osijeku gdje su dakle KBC-ovi. Ono što je bitno za napomenuti, ja sam uputila i pitanje samom ministru Fuchsu budući da je zanimljivo dok još nije bio ministar upravo on jedan od recenzenata pulskog studija medicine, programa i dao je pozitivnu recenziju pa me živo zanima što će sam ministar Fuchs reći na to i da li će stati napokon na kraju ovom politikantstvu koje se provodi od strane Nacionalnog vijeća za znanost.

Izvolite.

Drage kolegice i kolege htjela bi ovdje istaknuti dva problema s kojima smo se suočili na početku ove školske godine. Prvi problem je problem asistenata u nastavi. Dakle preko leđa školske djece i to one najranjivije skupine prelama se neorganiziranost i nemarnost sustava u još jednom segmentu. Iako je nastava počela dio asistenata u nastavi još uvijek nema potpisan ugovor o radu, a neke od škola su dobile preporuku da se ugovori potpišu na rok od samo 60 dana umjesto do kraja školske godine. Uz to u nekim ugovorima navodi se i stavka prema kojoj se ugovor može prekinuti u slučaju nepredviđenih okolnosti poput epidemiološke situacije izazvane korona virusom. Što će se u tom slučaju dogoditi s obrazovanjem djece s poteškoćama? Za vrijeme on line nastave asistent može s učenikom pratiti program iz doma djeteta što je bio i slučaj za vrijeme lockdowna, ali ovako definiranim odredbama ugovora postoji mogućnost da se to onemogući. Što će biti sa zaposlenim roditeljima ako djeca ostanu bez pomoći asistenata, oduzima li se ovako djeci s teškoćama pravo na obrazovanje? Trenutno imamo oko 4.500 pomoćnika u nastavi koji čine važan dio obrazovnog procesa zadnjih 10 godina, a još uvijek im nisu osigurani dostojanstveni uvjeti rada. Npr. prošle godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji plaće su im znale kasniti i po mjesec dana. Njihova agonija se nastavlja i u ovoj godini, a djeci kojima je njihov angažman neophodan otežava se redovno obrazovanje. Drugi problem koji je eskalirao početkom godine u ovim novim uvjetima poznati je problem već 30 godina i eskalira sa svakim početkom školske godine, to je problem s kojim se susreću djeca u školama koja ne pohađaju vjeronauk i njihovi roditelji. Sigurna sam da svi ovdje prisutni poznaju Ustav RH, osobno mi je uvijek žao podsjećati na njega, u njemu smo definirani kao sekularna država, posebno je zabrinjavajuće da moramo podsjećati kako u ovom društvu uz odrasle osobe žive i djeca koja također imaju svoja prava definirana među ostalim i Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta. Nedavno su roditelji pokrenuli peticiju upućenu ministru obrazovanja kojom zahtijevaju prilagodbu školskih rasporeda i adekvatno zbrinjavanje svoje djece. Sramotno je da se u 21. stoljeću građani putem on line peticija su prisiljeni dakle tražiti svoja prava i stvarati javni pritisak da se djeci omogući ono što ih po zakonu i pripada. Žalosno je da u jednoj europskoj državi koja se želi dičiti obrazovanjem generacije djece sjede u hladnim hodnicima ili ispred škola. Poruka koja se time šalje i djeci i roditeljima je potpuno neprihvatljiva, govorim da nisu jednako vrijedni, da pred zakonom nisu svi isti i da će svoje neuklapanje u ono što je većini prihvatljivo skupo plaćati. Zadnjih dana smo svjedočili tome da je suglasnost koja se po nekim školama dijeli roditeljima, od njih se traži pristanak da djeca ostaju u razredu za vrijeme sata vjeronauka, što smatramo potpuno neprihvatljivim i opravdanje da su razlog tome epidemiološke mjere. Ovo želim naglasiti, dakle ovo je problem izravan rezultat dugogodišnjeg sustavnog zanemarivanja Ustavom garantiranih prava građana, vjeronauku nije mjesto u školama a kad već ne postoji volja ili način da se to ispoštuje a onda tražimo da djecu koja ne idu na vjeronauk, konačno prestane da ih se konačno prestane diskriminirati. Ponovit ću još jedanput, ovakvim tretmanom ne krši se samo Ustav RH već i odredbe Konvencije o zaštiti prava djeteta kao i Opća deklaracija o ljudskim pravima. Prisiljavanje djece da sudjeluju u nastavi vjeronauka povreda je prava djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere.